Dobře.

Ne, nejdříve legislativně technickou, jestli tam je.

Děkuji vám. Bylo schváleno.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní tedy ten druhý krok.

Rozpočtový výbor doporučuje přijmout tento pozměňovací návrh. Dobře. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko? Výbor přijal doporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme tedy pokročit.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji? Ano, je to pravda. Proto nechávám hlasovat o návrhu zákona jako celku. Ano. Všechny vás znovu odhlásím, požádám vás o novou registraci.